Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen a budeme to mít zařazeno jako další pevně zařazený bod na zítřek.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen.